Současně podporuji rozhodnutí zemědělského výboru, který nepřijal pozměňovací návrh týkající se zákazu klecových chovů nosnic.

Rada tuto deklaraci bude projednávat příští týden v pondělí.

Takže děkuji za pozornost a přeji pěkný den. To byl pan ministr.

Dobrý den, vážené dámy a pánové, zákon na ochranu zvířat, který je nyní ve třetím čtení, má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice. Jeho účelem je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, byť i z nedbalosti.

Ještě zde stručně připomenu své pozměňovací návrhy k tomuto zákonu na ochranu zvířat, které rozšiřují a zakazují metody týrání a usmrcování. Tato brutální metoda nebyla dosud v zákoně na ochranu zvířat zakázána. Dále chceme vyjmout psy a kočky ze seznamu laboratorních zvířat.

Dále, třetím pozměňovacím návrhem je povinnost chovatelů zaregistrovat identifikační číslo psa, takzvaný čip, do jednoho ze stávajících soukromých registrů, což přispěje k potírání množíren, a zároveň se lépe ztracený pes dohledá. Dalším návrhem je zvýšení správních sankcí za týrání zvířat, které nebyly od roku 2008 zvyšovány i přes vysokou brutalitu pachatelů na zvířatech. A posledním návrhem je povinnost rozdělovat určená zvířata v prodejnách podle pohlaví.

Pak se dočkáme nechtěných přírůstků a dochází k nežádoucímu množení, včetně toho, že příliš mladé samičky po porodu zbytečně umírají, nehledě na vysoké veterinární náklady v případě nemocí u příbuzenského křížení.

Děkuji také za podporu mých pozměňovacích návrhů a děkuji za pozornost. A já ještě jednou požádám Poslaneckou sněmovnu o klid, protože v závěru už jsme tady skoro neslyšeli, o čem paní poslankyně hovořila, kvůli hluku v sále.

Dobrý den, kolegyně a kolegové. Teď to bude bod jeden, a to je pozměňovací návrh k odškodnění chovatelům kožešinových farem. Jsou na stole dva pozměňovací návrhy. Jeden podávám já jako předsedkyně podvýboru, kam spadá tahle problematika, a druhý podává kolega Pošvář. Oba dva mají za cíl napravit tu vzniklou situaci, která na trhu vznikla, a rozdíl je samozřejmě ve výši toho odškodného. Já bych chtěla říci, že mediální kampaň, která je o tu částku vedena, mě mrzí, že je tak strašně nepravdivá a opomíjí, že jsou tady znalecké posudky, o které se ten můj pozměňovací návrh opírá. Já nebudu rozporovat, že soudní znalec má jiné částky, než si třeba představují obyčejní lidé. Já bych chtěla říci, proč se ta částka tak moc liší.

A to je rozdíl skutečně osmdesáti milionů.

Takže není to pravdou. A pokud budeme hlasovat pro kolegu Pošváře, tak jsme ty lidi obyčejně okradli. To je fakt, to nejsou emoce, to jsou čísla, která jsou podložena znaleckými posudky, a já si netroufám to rozporovat, já nejsem znalec v oboru oceňování kožešinových farem. Já mu nebudu sahat do jeho svědomí.

Není to nějaký omyl? Ne, není to omyl, pane předsedající, budu vystupovat ještě jednou. Takže pan poslanec Petr Bendl vystoupí nyní, prosím, pane poslanče, a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pokusím se mluvit srozumitelně, snad to půjde. Já jsem přihlášený jenom jednou. Mám strach, že to dopadne slovy klasika mysleli jsme to dobře, ale dopadne to jako vždycky. Nicméně aspoň pár poznámek k těm klíčovým věcem, které projednáváme uvnitř zákonů, které řada z nás považuje za opravdu důležité. Nejprve řeknu, co mně principiálně vadí a co si myslím, že stejně budeme muset do budoucna změnit.